Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Foldynu, připraví se pan poslanec Opálka. Prosím, máte slovo. Dobré ráno. Já bych prostřednictvím paní předsedající chtěl reagovat na svého kolegu, který teď domluvil.

Zkuste si žít za ty peníze, které ty holky tam dostávají za ty sobotu a neděle a za ty svátky, a pak byste teprv věděli, o co tady jde. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Chtěl bych říci, že pokud si myslí, že mám přesvědčení, že nějaké tři svátky navíc někoho zničí nebo zraní, tak takovou představu opravdu nemám. Ale mám zájem, aby ti zaměstnanci, kteří i mě, když přijdu nakupovat, prosí, abychom to konečně schválili, tak jim vycházím vstříc. Děkuji a nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Adamovou. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Takže neberte to pořád tak paušálně, že všem tady pomůžeme.

A teď tady mám čtyři faktické poznámky: paní poslankyně Semelové, pana poslance Grospiče, pana poslance Foldyny a pana poslance Zavadila. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já bych chtěla reagovat vaším prostřednictvím na paní poslankyni Adamovou.

Tak jim přidejme ty peníze, aby měly důstojný plat a nemusely chodit o svátcích, včetně nedělí do práce.

Prosím, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně. Vidím, že ta diskuse podtrhuje vážnost toho problému. Připojuji se ke svým předřečníkům.

A mohu také říci, že právě hypermarkety anebo ty velké prodejny využívají často, velice často, agenturní zaměstnance, využívají brigádníky a to je úplně jiný stav.

Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Foldynu. Pan Foldyna stahuje, tak prosím pana poslance Zavadila, připraví se pan poslanec Kořenek.

To si prosím vás zjistěte. Já to zjištěné mám.

Takže to je první poznámka jenom k tomu, jak je placeno těchto x set, možná tisíc lidí. Druhá poznámka, to je jenom víceméně věcná věc, kde já mám za povinnost tady říci, že výbor pro sociální politiku 2. prosince projednával tento návrh zákona a přijal usnesení, ve kterém říká, že výbor pro sociální politiku podporuje senátní návrh. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kořenka, připraví se pan poslanec Kučera. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já jenom, protože tady padaly... Abychom věděli, o jaké ploše se bavíme. To je jedna poznámka. Druhá poznámka. Myslím si, že ten, kdo pracuje a pracuje poctivě, by měl mít takový plat, aby ten plat byl důstojný i bez příplatků ve svátky. Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kučeru také s faktickou poznámkou.

To je přesně role odborů. Pokud by ovšem odbory plnily svoji roli. To je podle mě v poslední době jediná role odborů.

Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Já bych vaším prostřednictvím chtěla kolegovi Kučerovi říci, aby ty odbory už opravdu nechal být, nikam nikoho nevystřeluje.

Děkuji, nyní prosím s faktickou paní poslankyni Semelovou. Prosím, máte slovo. Děkuji, já bych vaším prostřednictvím také chtěla reagovat na pana poslance Kučeru. Jenom bych chtěla připomenout, že to byly právě odbory, které spustily kampaň za ty dny volna, o kterých dneska budeme hlasovat, a které se za ně perou také. To je jedna poznámka. A druhá poznámka.